Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, vážené dámy, vážení pánové, přiznám se, že dnešní bod, který budu navrhovat, bude opět poněkud kontroverzní. Dovoluji si požádat o zařazení nového bodu programu na zítřek jako první bod s názvem Analýza přínosů a nežádoucích účinků vakcinace genetickými vakcínami pro naši populaci.

Nejvíce zajímá odbornou a laickou veřejnost, jaké jsou vedlejší nežádoucí následky vakcinace genetickými vakcínami včetně opakovaných posilujících dávek. Zatím v tomto směru panuje podezřelé absolutní informační ticho.